Děkuji za slovo.

Jinak pak s tím dalším postupem souhlasím.

Dobře, tak prosím pana zpravodaje, aby tedy upravil proceduru a přednesl Poslanecké sněmovně proceduru upravenou po dohodě s panem poslancem Stanjurou. Takže hlasujeme jako první hlasování D1, D2 a poté hlasujeme tak, jak jsem povídal: rozpočtový výbor B, C, D3, pokud je souhlas. Není tomu tak.

Kdo je proti?

Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, požádám o stanovisko pana premiéra, pana zpravodaje a dám o nich hlasovat. Tak nyní bychom jako prvé hlasování hlasovali D 1 a D 2, což je pozměňovací návrh pana kolegy Fialy, je to snížení první sazby daně z přidané hodnoty z 15 na 10 %.

Kdo je proti?

Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v usnesení rozpočtového výboru A1 až A8. Zahajuji hlasování... Pardon, omlouvám se. Je tady návrh na odhlášení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme tedy znovu hlasovat o návrzích pod písmenem A1 až A8 rozpočtového výboru. Stanoviska jak pana zpravodaje, tak pana premiéra byla kladná. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji. Tak nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Raise pod písmenem B. Jedná se o prodloužení lhůty pro podání opravného kontrolního hlášení z pěti dnů na pět pracovních dnů. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Maxové pod písmenem C.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji.

Zahajuji hlasování o návrhu D3 pana poslance Fialy. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji. Protože jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, nezbývá než hlasovat o zákonu jako celku.